A to je takový odkaz toho, co se tady odehrává ty čtyři roky. Ještě řeknu pár slov tady k největší politické straně.

Tady ta většina byla a vy jste to nechtěli.

Děkuji za slovo.

Veřejnoprávní, to určitě, takže jste pokrytci. To byly obstrukce, a zase jste ukázali, jací jste.

Rada České televize a její činnost je proto zákonem určena jako průsečík občanské společnosti a vůle lidu. Je volena Poslaneckou sněmovnou a jejím úkolem je zastupovat veřejnost a naplňovat zákon o České televizi. Rada České televize tedy nehájí zájmy ani České televize, ani jejích zaměstnanců včetně generálního ředitele a managementu, ani tvůrců. Podle zákona o České televizi do působnosti Rady České televize náleží kontrolovat účelné a hospodárné využívání finančních zdrojů a majetku České televize, schvalovat rozpočet České televize, přehled pohledávek, závazků a účetní uzávěrku České televize. Jak uvádí Nejvyšší kontrolní úřad, jediný, kdo může kontrolovat hospodaření České televize s jejím vlastním majetkem, je Rada České televize. Nejvyšší kontrolní úřad může kontrolovat pouze hospodaření s televizními poplatky, a to buď z vlastního rozhodnutí, nebo pokud o to požádá Poslanecká sněmovna či některý z jejích orgánů.

Příkladem je odmítnutí žádostí členů Rady České televize o poskytnutí závěru zprávy interního auditu ve věci správy a evidence nemovitostí. Ty podle informací generálního ředitele odhalily nevyjasněné majetkové vztahy u některých nemovitostí v používání České televize. V souvislosti s tím Rada žádala o poskytnutí celé zprávy, aby mohla zodpovědně zkontrolovat, zda management České televize přistupuje k nemovitostem s péčí řádného hospodáře, a to ve všech aspektech, jak finančních, tak právních.